Rád bych připomněl, že v koaliční smlouvě současné vlády je uvedeno, že věda a výzkum mají nezpochybnitelnou podporu. V programovém prohlášení se zavazuje, že se zvýší výdaje na výzkum, vývoj a inovace. K tomu ovšem nedošlo. Rozpočet na Akademii věd navrhovaný je zkrácen o 10 %, rozpočet Grantové agentury České republiky je zkrácen o 10 % též, Technologické agentury grantové dokonce o 12 %.

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vláda ve středu schválila novelu, která vedle zavedení nových možností zajišťování na stáří a úpravy příspěvků počítá se zrušením státní podpory penzijního spoření u lidí, kterým byl přiznán starobní důchod. Ty tvrdí, že počet dotčených lidí bude ještě vyšší. Vnímáme to jako nešťastné rozhodnutí. Zasáhlo by odhadem milion lidí, kteří mohou ztratit motivaci dále si spořit a peníze zbytečně předčasně vyberou.